Strašně se omlouvám, že jsem přišel pozdě.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

My jsme tady Poprosím diskutující: Je nás tu poměrně málo a i tak rušíme!

Jsem rád, že rozpočtový výbor přijal usnesení, a pan zpravodaj Fridrich vám je teď přečte. A já bych doporučoval, abychom v této chvíli tuto dílčí úpravu, která zčásti řeší tu situaci českých lodníků, přijali.

Po úvodním slově předkladatele kolegy Foldyny a mé zpravodajské zprávě a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu